Tak děkuji, také za dodržení času.

Děkuji, pane předsedající.

Ale já se chci zeptat pana ministra, když ta situace je tak špatná, tak jaká opatření v oblasti prevence, v oblasti toho, co je jednoznačně nejúčinnější z hlediska boje proti návykovým látkám, ministerstvo připravilo. Protože tato cesta, kterou tady vláda jde, je cesta sice na jedné straně nejpohodlnější, ale na druhé straně podle všech prokazatelných údajů nejméně účinná.

Takže tady je důležitá prevence. Určitě bych se s vámi shodl v tom, že je potřeba se soustředit na to, aby mladí lidé nepodléhali konzumaci alkoholu, tabáku a dalších návykových látek, ale zase by mě zajímalo, co pro to Ministerstvo zdravotnictví dělá a zda tam skutečně soustředí svoje síly. Protože to, co je tady navrženo, mně připadá spíš než boj o zdraví lidu jako spíš boj za to, aby státní rozpočet měl vyšší příjmy, kterých se mu nyní zrovna nedostává. Děkuji. Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Jana Skopečka a připraví se pan poslanec David Kasal. Tak, pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji pěkně. Já mám připravené samostatné vystoupení, nicméně nemohl jsem nevystoupit na základě té argumentace pana ministra, který tvrdí, že řešení nedobré situace a výše spotřeby alkoholu dozajista pomůže zvýšení spotřební daně, protože lidé mají víc. Já jsem si rychle vytáhl statistiku spotřeby alkoholu, čistého lihu na hlavu v České republice. Ani se nehnula.

Je zcela zřejmé, že spotřební daň ani výše příjmů neovlivňuje spotřebu alkoholu tak, jak vy nám tady tvrdíte.

Protože tito lidé si bezesporu raději dopřejí dražší alkohol, než aby to věnovali na produkty, které mohou zlepšit jejich situaci zdravotní nebo mohou pomoci jejich dětem. Takže ta argumentace je úplně lichá, se zdravotním aspektem to nemá cokoliv společného. Pouze chcete víc přerozdělovat, pouze chcete mít vyšší příjmy. To je celé.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Nechci to tady jenom takhle bagatelizovat, ale je to opravdu komplexnější problém. Děkuji. Děkuji i za přesné dodržení času a ještě s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Skopeček. Prosím, pane předsedo. Nefunkční rodina. Velmi často ten alkohol mají z domu.

Já tam žádnou souvislost nevidím. Zejména pokud říkáte, že to je z vysokopříjmových rodin. Tak já tu souvislost prostě nevidím. A ten problém je vážný. My se obáváme, že ne. Že to nikam nepovede. To nikdo nezpochybňuje.

Tam to určitě není. Nyní pan poslanec Skopeček, poté pan poslanec Kasal, poté pan poslanec Válek s faktickými poznámkami. Skutečně si myslíte, že když o několik procent vzroste spotřební daň a alkohol se o několik korun zdraží, že to na ty děti, které si mohou dovolit drahé oblečení, bude mít ten efekt, že si už ten alkohol nepořídí a na tom školním výletu nebo kdekoliv jinde po škole ho nebudou konzumovat? Samozřejmě že ano.

Čili není to polemika s tím, že problém alkoholismu se dětí netýká.